Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, budu stručná, protože návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, jsem podrobně představila už při projednávání v prvním čtení. Pouze tedy shrnu, že v návrhu zákona je obsaženo celkem deset právních předpisů, devět daňových zákonů a související novela insolvenčního zákona. Je to jednak zákon o dani z příjmů, kde základním ústředním předmětem změny je implementace směrnice ATAD, kde je oznamování osvobozených dividend a jiných obdobných příjmů. Dále novelizujeme zákon o dani z hazardních her, což je spíš technická novela reagující na potřeby praxe. Je to reakce na evropskou judikaturu, například úprava institutu opravy výše daně v případě pohledávky za dlužníkem v insolvenci a další změny reagující na potřeby praxe.

Také spíše technicky novelizujeme celní zákon, kde se zavádí určitá novela, která reaguje na potřeby praxe, a zavádíme do daňového řádu obecné protizneužívající pravidlo, takzvané GAAR.

Děkuji vám za pozornost.

Pane zpravodaji, máte slovo. Ano, děkuji za slovo.

Dalším návrhem je zrušení nové definice dotace k ceně. Možná si vzpomenete, že v prvním čtení jsme tuto věc zevrubně diskutovali z důvodu obav Svazu měst a obcí a některých územních samospráv. Dalším návrhem, který prošel rozpočtovým výborem, je doplnění definice ekonomické činnosti. Další v pořadí, tuším už páté, je doplnění přechodného ustanovení, pokud jde o odpočet daně v poměrné výši pro provozovatele vysílání, to je onen problém veřejnoprávních médií.

A poslední komplex návrhů je ona restrukturalizace té účinnostní části po dohodě s Ministerstvem financí, jak o něm hovořila paní ministryně. Čili to je návrh, který prošel usnesením rozpočtového výboru. Jinak mohu celkově konstatovat, že debata nad tímto tiskem nebyla rozporná ve smyslu toho, co je v tom tisku špatně, můžeme tady samozřejmě reprodukovat diskusi na téma různých daňových filozofií, ale samotný návrh je nositelem pozitivních změn a v podstatě jenom čeká na to, aby byl projednán.

Já mu udělím slovo.

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, již na rozpočtovém výboru jsem předložil dva pozměňovací návrhy, které nezískaly většinu.

Já vidím, že je tady nadměrný hluk a že by bylo vhodné, aby každý, komu je uděleno slovo, mohl své slovo přednést tak, aby mu všichni rozuměli, aby to stenografky také vůbec mohly zaznamenat.

Nicméně v tomhle případě se domnívám, že to je férový návrh, který jenom veřejnosti vrací dohodu, která byla kdysi učiněna a která uvádí na pravou míru nespravedlivou kritiku, která je dodnes přednášena. Týká se to za prvé takzvané solidární přirážky.